Tripartita. Článek v Bakalových novinách, stejný den tripartita. Takže toto bych já rád věděl. Protože já znovu opakuji, to memorandum nemělo být podepsané a podle mého názoru to memorandum není platné. Není platné, protože mezi australskou schránkou není žádný vztah.

Ale takové přednostní právo měly i firmy, které tady zkoumaly zlato. A také zkoušely těžit. Ale neuspěly. A otázka je, kolik ten Geomet má těch pozemků kolem Cínovce.

A pan premiér a pan Havlíček se vyjádřili, že memorandum není mezinárodní smlouva, je nezávazné, dobrovolné prohlášení, neobsahuje žádné závazky, práva ani jiná smluvní ustanovení. Tento postoj však nejen že neodpovídá běžnému vnímání chodu věcí.

Jednoduchá otázka.

A co investor očekává? A při posuzování, zda si investor vytvořil legitimní očekávání, které je chráněno mezinárodním právem, se přihlíží k dokumentům a prohlášením politických představitelů státu. Memorandum takový dokument obsahuje.

Nikdo ani neví, kdo za tím je. To podepsal pan ministr. Nevím, kde tedy, kdo ho bude zpracovávat. Absolutní nesmysl.

Ale já tomu rozumím. Já tomu rozumím, že tyto kauzy se musí hrát.

No mě to bude zajímat. A pokud pan Havlíček neodpoví na ty dotazy, tak já skutečně podám trestní oznámení.

Dneska samozřejmě, já tomu rozumím, je před volbami, je to problém pro sociální demokracii, ale já chápu, když to říká pan Zaorálek.

A pan Grégr to prodal proto, vážení důchodci, a teď poslouchejte dobře, protože to byl pokus, a jednoznačně bylo řečeno, že těch 134 mld. bude použito na založení státního důchodového účtu. No ale co se nestalo?